Jsou tam dva pozměňovací návrhy. Legislativně technické vzneseny nebyly, takže navrhuji proceduru také velmi prostou, to znamená, nejdřív prohlasujeme A, tedy můj pozměňovací návrh, následně B, tedy pozměňovací návrh kolegy Ferance, a pak budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Děkuji za návrh procedury. Má někdo jiný návrh na proceduru hlasování? Není tomu tak. V tom případě proceduru schválíme v hlasování číslo 175. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Pozměňovací návrh A, tedy můj, a stanovisko výboru je doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování číslo 177 ze 156 přítomných pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ne, já o tom nechám hlasovat.